Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 888/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane přesedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové.

Cílem předkládané novely zákona je umožnit přenést na kraje na základě veřejnoprávních smluv dle ustanovení § 159 a následně zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dílčí činnosti související se správou silnic první třídy, aniž by docházelo k úplnému přenosu správy těchto pozemních komunikací ze státu jako jejich vlastníka.

Aktuální platná právní úprava v daném ohledu neodpovídá koncepci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic a zároveň není žádoucí ze strany jednotlivých krajů, neboť úplný přenos správy silnic první třídy se souvisejícími povinnostmi by pro kraje představoval nepřiměřenou zátěž. Stávající znění ustanovení § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích tedy státu jako vlastníku silnic první třídy neumožňuje efektivně spolupracovat s kraji a využívat infrastrukturu a technické kapacity pro údržbu silnic, kterou jednotlivé kraje disponují.

Předkládaná novela tedy odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy tak, aby byla umožněna spolupráce státu a krajů při údržbě silnic první třídy tak, jak bylo původním úmyslem zákonodárce při poslední novelizaci zákona o pozemních komunikacích. Chci říci, že tato iniciativa vznikla na základě memoranda, které bylo na společném zasedání vlády a Asociace krajů podepsáno mezi všemi 14 kraji a zástupci vlády, respektive panem ministrem Ťokem. Předpokládám, že je i soulad Ministerstva dopravy na tomto kroku. Dále chci říci, že je zcela určitě nabíledni i zhodnocení korupčních rizik. Nyní mám dotaz, zda mám odůvodnit ten návrh tak, aby byl schválen v devadesátce, předpokládám, že... Děkuji.

Důvodem pro zvolený postup je, aby bylo možné co nejdříve začít připravovat tam, kde bude k uzavření veřejnoprávních smluv vůle obou dotčených stran, návrh příslušných smluv, a docílit tak v odpovídající kvalitě zajištění výkonů dílčími činnostmi v rámci správy takové silnice, souvisejícími zejména s údržbou a opravami. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás jménem svým a jménem mého kolegy Romana Sklenáka požádal o schválení zákona v devadesátce, to znamená v prvním čtení.